Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Nemohu začít ničím jiným než tím, že česká ekonomika je v útlumu, že se řítíme do recese a že nám klesá stavební výroba.

Bohužel nám klesají investice. A než přijdeme k tomu vlastnímu zákonu, je dobré si zrekapitulovat to, co jsme zde řešili už několik měsíců, a jak vypadá realita.

Výsledkem je, že jste to nakonec stejně zavedli, akorát s devítiměsíčním zpožděním s tím, že jste sdělili, že to má protiinflační charakter. Samozřejmě že má. Od dubna vás žádáme, abyste spustil dočasný krizový rámec. Poté jste změnil názor, za což děkujeme, ale dočasný rámec se nepřipravil v gesci toho, jak umožňuje Evropská komise.

Celá řada firem díky tomu nedosáhne na podporu.

Od jara tvrdíme, že systém záruk, který připravujete, nepřinese efekt, protože jsou vysoké úrokové sazby. To vám nevyčítám, zavedlo se to, ale výsledek je ten, že zájem o to není prakticky žádný právě z důvodu vysokých úrokových sazeb. Od července tvrdíme, že jednotný energetický úsporný tarif je už za svým zenitem. Chápu, že se vymýšlely různé nástroje, ale bylo zjevné, že při eskalaci cen už tento nástroj význam mít nebude. Přesto se zavedl tak, aby se zase po třech měsících ukončil. Ale aspoň budiž pozitivní zpráva, že to mělo protiinflační efekt, efekt pro domácnosti ale naprosto minimální. Nikoliv, nic se nedělo. Ještě na konci srpna jste tvrdil, že nic takového možného není, že to jsou populistické návrhy, extremistické návrhy a tak dále. Během několika hodin se všechno změnilo. Výsledek je ten, že zastropování sice jest, nicméně celý režim zastropování, což nechápu vůbec, nepřipravuje tým na Ministerstvu průmyslu a obchodu, připravuje ho zejména tým pod Úřadem vlády, a to se nebavíme vůbec o tom, že režim zastropování, výše těch stropů, neodpovídá tomu, za kolik dokážeme elektrickou energii vyrobit. A stejně tak to, pane ministře, dopadne se zastropováním pro velké firmy.

Takže ještě jednou, pane ministře, velká výzva: Řešme stropy pro velké firmy, ať už to budeme říkat podle vzoru Německa, anebo podle toho, co umožní Evropská komise v rámci takzvaného dočasného rámce. Ono to pravděpodobně bude stejné.

Ano, ale jste vláda, jednáte v rámci celku a já logicky budu chtít slyšet odpovědi i od pana ministra Šalomouna. Takže, pane ministře Šalomoune, prosím o vysvětlení toho, jakým způsobem se vypořádáme s tím, že se jedná o zjevný rozpor s nařízením Evropské unie, podotýkám, že za předsednictví naší vlády.

Já se jenom ptám, co nastane, když někdo ten právní spor, který podle mého názoru může dost pravděpodobně dopadnout v jeho prospěch, co nastane, když budeme mít nasbírány desítky miliard korun?